Já to vítám. To byl dobrý krok, já jsem to ocenil. Protože jsme snížili daňové zatížení našich zaměstnanců.

A myslím si, že tady je kámen úrazu.

Troufnu si tvrdit, že Ústav zdravotnických informací a statistiky je dostatečně věrohodný zdroj takových informací o tom, jak je to ve skutečnosti se statistikou ukončených případů pracovní neschopnosti. Jasně dokazuje, že není pravda, že změnou právě těch počtů krátkodobých pracovních neschopností došlo fakticky k navýšení těch dlouhodobých. Došlo ke změně statistického ukazatele. A to je velmi jednoduché, protože v okamžiku, kdy z toho vypadla celá řada těch krátkých pracovních neschopností, tak tomu vzorku, ze kterého se odvozuje ono procento dlouhodobých pracovních neschopností, prostě přirozeně těch dlouhodobých zbylo víc.

Já jsem se snažil také dohledat něco, co by ukázalo na ty informace, nebo na ten závěr, který přednesl pan kolega Zaorálek prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji, pane předsedající. Nebudu dlouho zdržovat. Neřekl to přímo on, zaznělo to obecně z pravé strany našeho sálu. Jestliže čtyři procenta nebo čtyři a půl procenta lidí zvýší nemocnost, tak my potrestáme všechny zaměstnance tím, že jim vrátíme zpátky to procento.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To není jenom o tom, že pacient přijde na tři dny k penězům.

Já to zažila na záchrance.

Vyvolala ještě jednu faktickou poznámku paní poslankyně Pekarové.

To přece není pravda.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Používejme informace, které víme opravdu přesně.

Oni prostě nemohou.

Já nevím, myslím si, že v té debatě už to tady zaznělo někdy v úvodu. Já bych možná jenom zopakovala to, že pokud zaměstnavatel chce předejít takovýmto věcem, aby mu nějaký zaměstnanec chodil po kancelářích a šířil bacily, tak může udělat to, co my jsme třeba udělali na městské části Praha 2. Jsou to čtyři dny za rok, kdy zaměstnanec může toto volno čerpat.

Takže tohle je podle mě ta cesta, jak motivovat zaměstnavatele, aby ve svých firmách, ve svých podnicích měli tuto možnost, tento bonus pro své zaměstnance, a neřešit to skutečně tím návrhem, který tady tolik obhajujete.